Vláda investovat zkrátka neumí. Jestliže za pravicové vlády, za vlády, kdy Ministerstvo financí řídila TOP 09, abych se jí teď naopak zastal, pane kolego, tak za této krize v roce 2009 dokázala vláda investovat celkem 11,4 % z celkových výdajů, a to byla poměrně hluboká krize, která po roce 2008 přišla, současná vláda, přestože měla mnohem lepší ekonomické počasí a poměrně silný ekonomický růst, se nikdy k této hodnotě proinvestovaných prostředků nedostala.

Takže vy je na jedné straně označujete jako škrtající, že prodloužili ekonomickou recesi, na straně druhé, když se podíváte na investiční aktivitu, tak relativně vůči výdajům státního rozpočtu byla ta vláda mnohem úspěšnější. Ten obří deficit bije do očí ve srovnání nejenom s investicemi, nejenom s výší investic, ale bije do očí i s tím, kolik se ve skutečnosti dostalo do ekonomiky reálné pomoci.

To je opravdu obří číslo, a člověku by pak přišlo logické, že tu paní ministryně chce navýšit schodek rozpočtu na 500 miliard, ale z té více jak bilionové pomoci české ekonomice se ve skutečnosti, v reálu, jako pomoc podnikatelům a dalším skupinám dostaly do dnešního dne maximálně desítky miliard korun. Takže na jedné straně tu máme desítky miliard korun reálné pomoci české ekonomice, na straně druhé tu máme během několika měsíců vlastně opakovaně nárůst schodku v rozsahu více jak stovek miliard korun.

Nicméně tento rozpočet takovou ambici vůbec nemá.

Únorové pokladní plnění bylo vlastně nejhorší za novodobou historii České republiky a jasně to ukazovalo, že rozpočet na letošní rok nebyl sestaven a schválen v odpovídající optimální formě. A i bez toho koronaviru bychom tu pravděpodobně dneska měli situaci, kdy bychom jako opozice tlačili na vládu v tom směru, že se rozpočet propadá do stále hlubšího deficitu, mnohem většího, než který byl schválen, a že chceme po vládě nějakou reakci ve smyslu toho, co s tím udělá. Nicméně ta reakce ze strany vlády nepřišla ani po těch prvních měsících, kdy se ten rozpočet nevyvíjel dobře, nepřichází bohužel ani dneska. To, co vláda přináší, co předložila Poslanecké sněmovně, to není odpověď národohospodáře, ekonoma, na probíhající nebo začínající krizi, který by chtěl říct: chci podpořit toto, dělám takováto opatření na straně výdajové, na straně příjmové, o tolik snižuji nebo zvyšuji daně, o tolik snižuji nebo zvyšuji výdaje v tomto a v tomto, protože si myslím, že to české ekonomice pomůže v tom směru, aby se rychle zvedla, aby ta recese byla co nejkratší.

Takhle se ale podle mého názoru fiskální rozpočtová ani hospodářská politika nedá dělat.

Tak když se podíváme třeba na Německo nebo na Rakousko, tak zjistíme, že tyto země se začínají vydávat jinou cestou, a sice cestou snižování daní.

Samozřejmě s tím cílem, aby podpořilo spotřebu domácností.

Neměli bychom vymýšlet další výdajové dotační subvenční programy, protože zkrátka nedokážeme, nebo vláda je nedokáže vytvořit tak, aby rychle tomu podnikání pomohly, a daleko rychlejší a účinnější cesta by byla cesta snížení daňové zátěže. Protože, a také jsem to tady říkal, paní ministryně není jenom rekordmankou a nestane se jenom rekordmankou ve výši růstu zadlužení během jednoho roku za novodobou historii České republiky, ale vedle tohoto rekordu, který teprve čeká, až tuto novelu odhlasujeme, tak už je dávno rekordmankou v tom, že díky této vládě máme historicky nejvyšší daně, nejvyšší daňové břemeno, od roku 1993.